Děkuji. Jenom také krátce zareaguji na pana předsedu komise. Já si prostě myslím, že ten rozsudek, který se týká znalce Douchy, zní jinak, než vy jste řekl, nemám ho tady na to, abych přečetl, že tam je jasně řečeno, že je zproštěn, že škodu nezpůsobil.

Stejně tak prostě trvám na tom, že když tady bylo řečeno, že vláda měla vyhlásit veřejnou soutěž, to se samozřejmě dobře řekne. Dovedu si představit, co by tehdy udělaly odbory a kraj, kdyby to vláda řekla. Tehdy politicky si to neumím představit, že by to vůbec vláda udělala. Dneska se dobře říkají různé varianty, ale já tvrdím, že v tom politickém rozhodování to bylo jinak.

Jak bylo strašně těžké odhadnout, jestli vůbec najdeme někoho, kdo bude schopen to provozovat. Není to tak.

Takže já to říkám jenom proto, že když tady říkám, že celá řada závěrů té komise jsou zjednodušená, tak tady nemá cenu říkat nesouhlasím, nebo tady se nedobereme ničeho. Proto já mám takový požadavek. Já bych si přál, aby byla vyhotovena revize, jakási analýza té zprávy, třeba Ústavem státu a práva, a abychom dostali odpověď na ten spor, který tady vedeme.

Trvám na tom, že v některých těch bodech si myslím, že nás ty závěry té komise zavádějí, anebo dokonce vytvářejí ta očekávání, která jsou nebezpečná, protože zase si bude někdo myslet, že tohle je něco, s čím se dá do budoucna počítat, a já tvrdím, že tudy cesta nevede. Když chceme něco udělat, tak to musí být reálné a realistické, a proto tedy já vlastně nemohu souhlasit s tím, k čemu ta zpráva vybízí, protože si myslím, že v řadě ohledů vlastně toho čtenáře mate. A to neříkám teď, že bych nějak obviňoval členy komise, myslím si, že dělali, co mohli. Je mi to líto, ale já prostě trvám na těch výhradách, které mám, a přál bych si, abychom dostali odpovědi, které budou přesnější, a aby byla provedena revizní analýza, která na ty otázky, které já jsem vznesl a které stavím jinak, aby na ně bylo odpovězeno. Prosím. Děkuji. Opět krátké slovo, vaším prostřednictvím k panu ministrovi Zaorálkovi.

Kde máte ten rozdíl? Dneska, ano, dneska tyto podniky jsou ve stavu, kdy bychom se měli zamyslet, jakou mají hodnotu. Ale když je přebírali, tak se jasně ukázalo v průběhu historie, že ty miliardy v těch podnicích byly a že zmizely v zahraničí. To je ten základní problém. A ten Bakala nebyl žádný lidumil, že převzal firmu, která byla těsně před krachem, jak by mohlo z té řeči vyznít, ale zcela zřejmě ji převzal proto, aby ji vytuneloval. A finanční podklady jasně dokazují, že tam ta hodnota byla a že ji vytuneloval a odvezl. To je jenom na závěr na objasnění. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Hájek. Já musím reagovat. Já jsem tady ve svém vystoupení, pane Zaorálku, prostřednictvím pana předsedajícího, jasně sdělil, že pan Sobotka změnil ustanovení smlouvy. Proč? Ta původní formulace, která zavázala kupujícího, že musí vytvořit bytové jednotky, které musí předat nájemníkům, byla jasná. Byla jasná! Proč to ten Sobota škrtl?

46 tisíc bytů za 40 tisíc korun, 800 milionů, dneska 32 miliard. A nemůžete tady obhajovat, jaké komise a soudní a takhle, prostě ta matematika je jasná a ti občané čekají jasnou informaci od nás, jak je možné, že někdo ukradne 31 miliard! Vloží 800 milionů, získá 32 miliard.

Oni prostě mají ten selský rozum jako mám já.

Já chci poděkovat panu poslanci Hájkovi.

Ta věta se tam skutečně vyskytovala a tahle věta, která se tam vyskytovala, usvědčuje z naprosté nepravdy zprávu vyšetřovací komise, která řekla, že stát vložil do akciové společnosti byty.

Děkuji a nyní pan ministr Zaorálek s faktickou poznámkou.

O tom nemá cenu, abychom se přeli, v tom jsme měli asi celou dobu úplně stejný názor. To byla chyba.

Ale jinak si neměla šanci stanovovat podmínky. A proč neměla tu šanci?